Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Zbyněk Stanjura. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, začnu podobně jako před chvílí Pavel Blažek. Je to jeden z těch zákonů, který poslala do Sněmovny předchozí vláda.

Děkuji pěkně, pane ministře. Vážené kolegyně, milí kolegové, vážený pane předsedající, milá vládo, já jenom doplním pana ministra, že nejde o náhradu či harmonizaci členských penzijních systémů, jde o specifický produkt, který by měl být dostupný ve všech členských státech a přispěl by k vyrovnání nabídky napříč státy EU. Já jsem se zajímala zejména o hospodářský dopad tohoto produktu, takže přestože se očekává zvýšení nákladů na infrastrukturu pro tento produkt, obecně bude prospěšný, protože můžeme konstatovat, že je to další produkt, kterým budeme motivovat občany, aby si odkládali peníze na stáří. Kvituji slova pana ministra, že budeme zkracovat lhůtu pro projednání.

Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan ministr. Pane ministře, máte slovo.

Děkuji pěkně za přednesený návrh. Ptám se, jestli je tu ještě někdo, kdo se hlásí do obecné rozpravy? Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, já si myslím, že tohle je zase další legislativní plevel, který podporuje akorát federalizaci Evropské unie. Já si myslím, že občané mají díky národní legislativě a možnostem dost možností odkládat své peníze na důchod. Děkuji, pane poslanče. Eviduji váš návrh na zamítnutí a ptám se, kdo se další hlásí do obecné rozpravy? Jestli tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. V obecné rozpravě jsem zaznamenal návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

Čili já si dovolím zahájit hlasování. Kdo je pro návrh přednesený panem poslancem Hrnčířem na zamítnutí předloženého návrhu?

Návrh byl zamítnut. A nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak, přistoupíme tedy k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má tedy někdo návrh na přikázání dalšímu výboru výborům k projednání? Není tomu tak.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůt k projednání ve výboru?

Návrh byl přijat. Tím končím první čtení sněmovního tisku číslo 61 a děkuji jak panu ministrovi, tak paní zpravodajce. Budeme pokračovat dalším bodem našeho schváleného programu, a to je

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Zbyněk Stanjura. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Děkuji za slovo.

V České republice je tato služba nabízena především zahraničním návštěvníkům České republiky a je pravda a ono se to říká tak hezky, že mnohdy jsou ty údaje netransparentní když to řekneme přesně, jak to je, mnohdy ty kurzy jsou velmi nevýhodné.

Děkuji za pozornost. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já bych využil této příležitosti a doporučil, aby ti lidé, kterým tam naskočí DCC na bankomatu, tak aby to nevyužívali.